Já nevím, jestli úmyslně, nebo neúmyslně. Některé z nich jsou neřešeny. Ty problémy bych rozdělil do několika částí. První část je nestandardní legislativní proces obejití vnějšího připomínkového řízení u části navrhovaného zákona. Jak jistě víme z praxe, a ví to jak koalice, tak opozice, tohle může být jeden z důvodů pro napadení přijatého zákona u Ústavního soudu, kdy v minulosti již došlo ke zrušení řady právních předpisů z důvodu nedodržení legislativních pravidel, ne z důvodu vlastního obsahu zákona. Protože ta verze zákona, kterou nakonec Ministerstvo financí předložilo do vlády, neodpovídala té verzi zákona, která byla poslána do vnějšího připomínkového řízení.

Tak můj druhý konkrétní dotaz: Bylo technické řešení předloženo podle zákona Ministerstvu vnitra ke schválení?

Na tom se určitě shodneme.

Ale s tím, a už jsem to jednou říkal, jak neustále předkladatel posouval sám o sobě termíny realizace.

Já si myslím, že v březnu mají všechny účetní jednotky mnohem větší starost zkompletovat, zkontrolovat daňové přiznání, účetní uzávěrku, a ne zavádět nový revoluční projekt podle slov pana ministra Babiše.

Tak jak je to možné, že to má platit jenom pro někoho za sedm měsíců, pro někoho za deset a minimálně pro polovinu za dva roky? Kde je ta rovnost? To bych prosil, to je dotaz na pana zpravodaje, aby mi odpověděl, pokud uzná za vhodné. V čem vidíte rovnost podnikatelského prostředí, když polovina to má mít až za dva roky? Každé oddálení je dobré! Aby to nebylo špatně pochopeno. Nenavrhuji, aby to platilo pro všechny hned. To je úplně jiný přístup!

Pan předseda Fiala dostal maketu dětské pokladničky, ale panu ministru financí podle mě věnoval dvě zajímavé knihy od uznávaného prognostika Orwella.